To, co se v minulosti udělalo a je dobře, že se na tom dál pracuje se týká právě vůbec šance, že byl notifikován program tak, aby bylo možné pomoci zemědělcům, kteří se ne vlastní vinou dostali do tragické situace, ať už je to suchem, či jiným přírodním postižením. Ten program to umožňuje. A je dobře, že toho využívá. Jsem přesvědčený, že Ministerstvo zemědělství má dostatek finančních prostředků, nebo vláda by měla mít pan ministr financí odešel měla by mít vždy dostatek finančních prostředků na to, aby toto jako jednu z priorit byla schopna řešit.

Já jsem tady na to upozorňoval několikrát a takových příkladů tady v rozpočtu Ministerstva zemědělství najdeme několik. Doufám, že na tom jednání zemědělského výboru nakonec bude shoda.

Prosím máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády, bylo tady řečeno všechno.

To sucho je úplně všude. Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Kováčik. Já navážu, paní a pánové, na pana kolegu Běhounka, který děkoval ministerstvu, že se tím začalo zabývat. Myslím si, že je třeba poděkovat vám všem, kteří jste svým hlasováním můj návrh na zařazení tohoto bodu podpořili. Dáváte tím najevo, že vám český, moravský a slezský venkov a české zemědělství a budoucnost našich lidí na venkově není úplně lhostejná. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl. Připraví se pan vicepremiér Brabec.

Vláda podědila po předešlých vládách na účtech Budvaru a Lesů České republiky částku možná větší než 18 mld. korun. Nicméně jsem přesvědčený, že třeba zrovna z Lesů České republiky nebo z jiných zdrojů by měly být vytvářeny rezervy, které by byly schopny krýt takovéto situace, do kterých se české zemědělství dostává poslední léta poměrně často, tak, aby pak ministr financí nemusel říkat zdroje nejsou. Zkrátka by měla vláda jako celek a Ministerstvo zemědělství spolu s ní myslet na to, že takováto situace může přijít. A měla by povinně být na ni připravena. Děkuji. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já pro urychlení také vydržím jenom s faktickou. No, když jsem přišel na resort životního prostředí, tak jsem si nějak nevšiml, že by po té minulé vládě, jejímž jménem teď vystupoval pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kučera a i pan poslanec Bendl, že by po té minulé vládě zbyla nějaká strategie boje proti suchu. S tou jsme přišli my. Tady nikdo proti suchu nic nedělal. Česká republika je docela dobře připravena na povodně, ne tak na sucho. My jsme schválili nejenom základní strategické materiály včetně několika stovek konkrétních úkolů, které jsme začali realizovat. Jenom za nás, Ministerstvo životního prostředí, jsme investovali, nebo vypsali výzvy zhruba zatím za devět miliard.

Kdybychom měli, vážení kolegové, vaším prostřednictvím pane předsedající, na čem stavět, tak jsme byli dál. Ale bohužel jste nám nechali nula. Já vám také děkuji. Tak já bych jenom krátce zareagoval na mého předřečníka, na pana ministra Brabce. To, že neudělali nic, ví celá odborná veřejnost. Že po této vládě zůstane hromada papírů, víme taky.

A tady skutečně, pokud se budeme bavit o životním prostředí, o Ministerstvu životního prostředí a o ministru životního prostředí, tak tady naprosto selhal ministr životního prostředí.

A dokonce nejvíce, nejvíce ze všech těch faktorů, o kterých jsme se bavili. To nechci nikomu vyčítat a nechci nikomu říkat, že to mohl tady během čtyř let změnit. Na druhou stranu tady už mohla existovat celá řada opatření, která mohla významně změnit hospodaření v krajině. A bohužel ta tady moc nevidím. Ale pokud chceme skutečně výrazně změnit hospodaření v krajině, tak k tomu potřebujeme dělat výrazně významnější kroky. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl a další faktické poznámky. Prosím. No, já musím panu ministrovi životního prostředí protože on to asi neví, protože kdyby to věděl, tak by, myslím, takhle nevystupoval.

A říkám tady a řekl jsem to už předtím, dotáhl ho ministr Toman. Stejně tak je tady i řada dalších věcí.

Tak proč říkáte, že se nic nestalo nebo nedělo? To jsou české miliardy, nebo evropské? Evropské. Ne, ne, ne, pane ministře. Děkuji.